Můžete se nám vysmát a věcně argumentovat tím, že jste nám nabídli dva místopředsedy, případně pár výborů, a to zase my můžeme reagovat, že s místopředsedy jste především mysleli na podělení všech stran vznikající pětikoalice a že v nabídce výborů není ani náznak dělení opozicekoalice ve smyslu například rozpočtový, hospodářský, sociální, zdravotní, životní prostředí, zemědělský.

Samozřejmě že víme, že na to nemáme žádné zákonné právo.

Někomu sice více, někomu méně, ale jako celek pětikoalice zvítězila, a k tomu je třeba férově pogratulovat. I proto nebudeme nic prodlužovat. Tím spíše, že novou vládu čeká mimořádně náročná práce.

A o to více bude potřeba parlamentní kontrola. Jsem toho názoru, že zodpovědná vláda by o ni měla sama stát. Pokud si ale bude sama velet, sama se kontrolovat, sama se hodnotit, a to dokonce z vedení obou komor parlamentu, potom je to buď vyjádření obavy z určitého zvýšeného dohledu, nebo cílená koncentrace moci, nebo užívání si vyplývajících benefitů, a to vše je možné. Nic není nezákonné, je to demokratické, ale to ještě neznamená, že to je správné. Krátce ke mně. Nebojte, nebudu zde číst svůj životopis. Nepochybně může zaznít pochybnost, jestli jsem dostatečně zkušený politický či parlamentní harcovník.

Každý z členů Sněmovny má jiné životní a profesní zkušenosti a má důvěru veřejnosti. Také proto byl zvolen. Nedovolil bych si polemizovat, jestli má větší předpoklady pro řízení Sněmovny starosta, lékař, podnikatel, učitel, ministr nebo třeba ten, kdo většinu času strávil v politice či přímo v některé z komor parlamentu.

I proto jsem nominaci přijal a i proto nijak nebudu kritizovat kandidaturu protikandidátky. Respektuji, že je navržena pěti stranami, které mají v součtu dostatek mandátů. Přesto si troufám tvrdit, že fakt dlouhodobé, takřka třicetileté zkušenosti s řízením průmyslu a zahraničního obchodu, univerzitní sféry, zaměstnavatelského prostředí a v posledních třech letech i s vedením ministerstev může být pro Sněmovnu přínosem.

Svoje protivníky jsem občas porážel, občas jsem byl poražen, ale nikdy jsem nikoho neurážel a úspěch jsem se nikdy nesnažil stavět na neúspěchu někoho jiného. Dokázal jsem snad, věřím, i objektivně uznat kvality protivníka a porážku. Není to možná úplně nic objevného, ale přesto jsem názoru, že slušnost, respekt a pokora v kombinaci se zdravým sebevědomím jsou vlastnosti, na kterých se dá stavět i ve vysokých funkcích. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bude mi ctí, pokud budu zvolen.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Především bych vám všem chtěla pogratulovat ke zvolení a zároveň i vyslovit přání, které je směřováno také nám všem. Tím přáním je, abychom se v následujících čtyřech letech k sobě chovali maximálně korektně, slušně, a především abychom vždy měli na paměti, že tu zastupujeme občany České republiky, kteří na nás spoléhají.

Teď už ale k volbě předsedy Poslanecké sněmovny. Klub hnutí ANO má 72 členů a je jednoznačně nejsilnějším politickým klubem v Poslanecké sněmovně. Navrhnout vlastního kandidáta do funkce předsedy byla naše povinnost i vůči téměř 1,5 milionu voličů, kteří nám dali důvěru a které zde zastupujeme, a náš klub se rozhodl do této funkce nominovat pana poslance Karla Havlíčka. Byla to nominace téměř jednomyslná. Ta jediná výjimka byl právě Karel Havlíček, který se při volbě zdržel. Jsem přesvědčena, že Karel Havlíček je nejlepším možným kandidátem na tuto funkci.

Sama jsem s ním strávila ve vládě několik let a mohu říci, že k výkonu funkce předsedy Poslanecké sněmovny má jednu velmi důležitou vlastnost, a sice že vždy hledá cestu k dohodě, nevyhledává zbytečné konflikty a je konsenzuální. Vždycky platí, že předsedu Sněmovny obsazuje buď nejsilnější koaliční, nebo nejsilnější opoziční klub. V žádném volebním období to nebylo jinak. Teď se dostáváme do situace, kdy koaličním kandidátem je předsedkyně druhého nejmenšího klubu se 14 poslanci. Mnohokrát od zástupců koalic zaznělo v médiích naposledy jsem to zaznamenala při podpisu koaliční smlouvy od pana předsedy Fialy že koalice respektují poměrné zastoupení.

A pokud se do této tabulky podívám, tak pokud platí, že počet místopředsedů bude navýšen na šest, tak hnutí ANO má nárok na tři místa ve vedení Sněmovny.

Já jsem se samozřejmě seznámila se stanoviskem sněmovní legislativy a její právní názor beru v potaz. Četla jsem názory například ústavních právníků pana Kysely nebo pana Hasenkopfa, kteří na to pohlíží zase trochu jinak než sněmovní odbor.